Proč si myslíte, že výdaje na vědu a výzkum jsou méně důležité než dotace skupině Agrofert? Ptám se zejména bývalých rektorů Zlatušky, Raise, ale i některých z vás, kteří jste možná o významu vědy a výzkumu mnohokrát mluvili. Už je to dlouho.

Prosím pěkně, společná zemědělská politika Evropské unie je podřízena nějakým pravidlům, drtivá většina těch prostředků z Evropské unie chodí automaticky. To je víc než 30 mld. korun, které chodí na přímých platbách, a já jsem rád, že tomu tak je. Jsme součástí Evropské unie a čeští zemědělci si to zcela jistě zaslouží. Do toho přišla intervence České národní banky, to znamená ty prostředky v eurech přepočítány přes jiný kurz jsou větší peníze a agropotravinářský komplex díky jinému kurzu dostal významnou konkurenční výhodu na vnitřním trhu.

Nezlobte se, kdo jiný než opozice vám tady má říct, že z našeho pohledu se chováte zcela nemravně, že se chováte zcela proti zájmům České republiky a že hájíte konflikt zájmů? Že hájíte model sám sobě kmotrem, sám sobě klientem?

Já nejsem poslanec dlouho, ale poměrně dlouho jsem dělal vědu, dokonce jsem seděl v Radě vlády pro vědu a výzkum a vím, o čem se tady hovoří.

Jestli se nepostaráme o to, aby naši mladí doktorandi, když obhájí tu práci za těch pár korun, protože ty prostředky se snížily, kolik oni berou měsíčně proti předcházejícím letům, jestli nedokážeme to, aby neodešli, tak nevyřešíme nikdy to, že tady máme nějakou ekonomickou krizi. Ekonomickou krizi nevyřeší politici ani finančníci. Pravděpodobně ten finanční systém je na konci svých sil a potřebuje něco, co změní strukturu, strukturu funkce státu, strukturu funkce průmyslu. A to je prosím všecko jenom na těch, kteří tu vědu budou dělat. Proto když my tady jim zaškrtíme i třeba sto korun, tak se to prostě projeví. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Dělal jsem to celý život. Děkuji.

Zaprvé bych se chtěl ohradit proti počtu minut nebo hodin, kterými hospodářský výbor něco projednával.

Já sice jsem v politice dva měsíce, ale této oblasti se věnuji už deset let a prostřednictvím paní místopředsedkyně vzkazuji panu poslanci Kalouskovi, že mu rád o tom udělám přednášku, protože on je, já nevím, kolik let politikem, ale domnívám se, že o této oblasti nic neví.

Jinak samozřejmě je důležité jich mít víc. Děkuji za pozornost. Pane Kalousku, já tady mám dvě faktické.

Děkuji za slovo. Já jsem tentokrát chtěl mírně poopravit pana kolegu Kalouska, který tady říkal, že skupina Agrofert dostávala vždycky vyjma evropských dotací přibližně stejně. Ona to není pravda. Tak jak Agrofert postupně skupoval jednotlivé firmy, tak samozřejmě ty dotace, které dostával, se zvyšovaly. Problém je v tom, že Agrofert zřejmě dostával málo.

Doufám, že se k těm číslům někdy dostaneme. Děkuji.

Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, opět se nám to nepodařilo. Ta moje prosba bohužel nepadla na úrodnou půdu. Nic nového, pane předsedo Kalousku prostřednictvím paní předsedající, jsme se opět nedozvěděli. Tak ono to není tolik peněz. Je to zhruba miliarda korun oproti loňskému roku plus minus, zhruba miliarda korun. Ale já bych chtěl říct jenom jednu věc. Já jsem to tady říkal při prvním čtení rozpočtu. Pravá strana se vesele smála, což je v pořádku, na to má právo, ale my jsme od našeho vstupu do Unie téměř nekofinancovali z národních zdrojů rozpočet zemědělství na rozdíl od všech okolních států ze staré patnáctky.